Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Moji vážení kolegové, já tady vystupuji, abych polemizoval o tom, že budeme podepisovat smlouvu s jakýmsi Kosovem, státem, který vznikl na základě porušení mezinárodního práva. Položme si otázku proč? Jaké to je, ten stát Kosovo? Kosovo je Srbsko.

Co tomu předcházelo?

Srbové přišli na Balkán právě na Kosovo.

Prodáte nás? Vrátíme se k Mnichovské dohodě? Budete také říkat, že to je právní akt? A co tomu právnímu aktu předcházelo všechno?

Já jsem rád, že lidovci v minulém volebním období pro to nehlasovali. Představte si, jak to vypadalo. Lidi demonstrovali venku. Český národ není tak primitivní, jak vy si myslíte.

Nebudu připomínat. Nebylo to ani na programu vlády a oni tam odsouhlasili uznání jakéhosi Kosova, státu, který vznikl na základě vojenské intervence, státu, který měl nárok na sebeurčení. Nárok na sebeurčení.

Referenda?

Já jsem rád, že prezident Zeman se omluvil za to, jak se k tomu postavil.

Dvojí zdanění. Jaké dvojí zdanění? To se nedaní.

Ale my v předklonu, protože se Topolánek vrátil ze Spojených států, my to uznáme. A my teď mluvíme o dvojím zdanění. Jaké dvojí zdanění se státem?

Já tady nechci srovnávat ty věci. Ukrajina nikdy neuznala Kosovo.

Nesli vánoční stromek domů. Je to velmi napjatá situace. A my, Česká republika, která má za co děkovat srbskému národu, tehdejší Jugoslávii, si máme špinit ruce.